Chtěla bych také varovat před tím, aby se tyto finance sociálním službám doplatily v průběhu roku. Musím zdůraznit, že to je cesta do pekel, protože ředitelé a vedoucí sociálních služeb potřebují v lednu vědět, s jakým objemem peněz budou hospodařit. A pokud ty finance budou dorovnány třeba v červnu nebo v červenci, tak to jim opravdu nepomůže. Proto předkládám několik pozměňovacích návrhů. Druhý pozměňovací návrh se týká navýšení financí na výkon sociální práce na obcích, to už jsem tady říkala.

Uvědomme si, že si obce nabraly pracovníky, které teď prostě asi budou muset propouštět, protože nebudou mít na jejich mzdy. A další pozměňovací návrh se týká navýšení programu na protidrogovou politiku, protože to je také potřeba.

Můžu to říct jako obyvatelka Moravskoslezského kraje, kdy Moravskoslezský kraj patří ke krajům s nejvíce znečištěným ovzduším.

Ráda bych také k těmto pozměňovacím návrhům slyšela stanovisko pana ministra životního prostředí, zda je spokojen s přesuny financí z jeho kapitoly do kapitol jiných. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Dalším přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Ony jsou směřovány do kapitoly Ministerstva zemědělství, aby řešily přímý dopad již stávajících změn, které probíhají, konkrétně tedy řešení důsledků kůrovcové kalamity, případně řešení důsledků sucha, které v posledních letech sužuje naši zemi.

Ukazuje se, že ta neschopnost je poměrně zásadní, a ty peníze tam proto tedy zůstávají a budou k dispozici i z minulého rozpočtového období.

Totiž je často zmiňováno, že jeden z hlavních pachatelů té kůrovcové kalamity je právě klimatická změna, oteplování naší planety, tedy oteplování i území naší republiky.